Ve středu 12. 7. projednat pevně zařazený bod 92, je to sněmovní tisk 666, pokračovat dalšími body z bloku třetího čtení a jednat až do 13.45 hodin a poté zahájit volební blok, což jsou body 135 a 139, přičemž navrhujeme zařadit do něj tři nové body, a to návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře, návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Toto je z mé strany vše. Pokud nezazní námitky, nechám hlasovat o návrzích z grémia najednou.

Žádnou námitku nevidím.

Prosím. Moc se omlouvám, pane místopředsedo, ale mám pocit, že jsme to tady takto nedělávali.

Nejprve tedy přednostní právo. Prosím.

Oddělit.

Jedná se o návrhy zákonů z dílny ministra životního prostředí, konkrétně novela zákona o ovzduší a novela zákona o vodách.

Já vám také děkuji. Nyní pan předseda Mihola.

Nemá číslo jako bod, je to vlastně nové zařazení, takže sněmovní tisk 1064, novela o lesích, lesní zákon, a to na středu odpoledne jako první bod.

Děkuji za podporu. Prosím, pan předseda Kováčik. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké dobré odpoledne.

Dále mi dovolte, abych navrhl zařadit nový bod jednání Poslanecké sněmovny v závislosti na posledním vývoji počasí v České republice.

Pravda bude asi někde uprostřed. Co je ovšem důležité, je třeba to nějakým způsobem vysvětlit těm lidem, kteří hospodaří v české, moravské a slezské krajině a kteří jsou velmi tvrdě postiženi dlouhodobým dopadem klimatické změny. My jsme se v zemědělském výboru touto tematikou zabývali opakovaně i spolu s ministerskými funkcionáři, náměstky, úředníky a tak podobně. Nicméně situace se vyvinula natolik, že v nejpostiženějších okresech České republiky, kde již začaly nebo jsou v plném průběhu žně, a mám na mysli okresy zejména Břeclav, Znojmo a velká část okresu Třebíč, dosahují první zprávy o výnosech obilovin a řepky velmi katastrofických čísel.

Jde o ztráty, které jsou velmi katastrofální nejen přímým výnosem ať už zrna, obilovin, nebo řepky, ale také ztrátami na další cenné surovině. A zde je i napojení na živočišnou výrobu, kde jsou například ztráty na pícninách tak veliké, že byla nějaká velmi průměrná až podprůměrná první seč a z druhé seče a dalších sečí nenarostlo už vůbec nic a je tam poušť, step, úhor.